Paní zpravodajka Miloslava Vostrá je už připravena. A já zahajuji v tuto chvíli rozpravu. Do rozpravy nevidím žádnou přihlášku, nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Takže poprosím paní zpravodajku Miloslavu Vostrou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Prosím, paní zpravodajko. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Navrhuji proceduru, následující postup:

Zazněl návrh procedury. O této proceduře budeme hlasovat. Žádný jiný návrh k proceduře nevidím. Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti? Hlasování číslo 62, přihlášeno 102 poslanců, pro 98, proti nikdo. Proceduru jsme schválili a budeme podle ní postupovat. Prosím, paní zpravodajko.

Stanovisko, paní ministryně? Prosím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 63, přihlášeno 102 poslanců, pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 64, přihlášeno 102 poslanců, pro 34, proti 46. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 66, přihlášeno 102 poslanců, pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.